Pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Žádost obsahuje vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci a tyto skutečnosti jsou pak obsaženy i v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Po vyslechnutí zpravodajské zprávy a posouzení všech rozhodných skutečností přijal výbor usnesení číslo 131, které vám bylo dnes rozdáno na lavice.

Tak děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Něco už řekl tady pan předseda. Jenom zopakuji.

Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie.